Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, Česká republika a Království Saúdské Arábie dosud nemají sjednánu mezinárodní smlouvu v oblasti civilního letectví.

Následně byla celková dohoda podepsána 7. prosince 2016. Dohoda obsahuje úpravu všech důležitých oblastí letecké dopravy, jako je stanovení rozsahu přepravních práv a další nezbytné podmínky pro provozování obchodní letecké dopravy mezi smluvními stranami. Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví. Sjednání dohody stejně jako v minulém případě nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Letecká dohoda by měla přispět k současnému rozvoji pravidelné letecké dopravy mezi oběma státy. Vážené dámy poslankyně, páni poslanci, i zde si dovolím požádat o postoupení materiálu k projednání zahraničnímu výboru Sněmovny.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Matěj Fichtner. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Navrhuji zkrátit lhůtu k projednání ve výborech na 30 dnů. To bylo velmi efektivní. Děkuji, pane poslanče. Další s přednostním právem je pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

U předchozího bodu jsme žádnou lhůtu na 30 dnů nezkrátili, protože návrh na zkrácení lhůty nemůže přednést ministr vlády, pokud není poslancem. Tam to bylo špatně procesně, takže jsme nic neschválili, nic nezkrátili, ale nic nehrozí, protože standardní lhůta končí před koncem srpna a schůze začíná 5. září.

Děkuji panu předsedovi. Prosím, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není nikdo takový, proto končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně pana zpravodaje. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování o tom, aby tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru.

Návrh byl přijat.

Pardon, omlouvám se. Zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení na 30 dnů.

Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta byla zkrácena.